Pokud se už nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zda si chce vzít závěrečné slovo pan navrhovatel. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Případně pan poslanec Tureček? Pan poslanec Kučera? Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, proveďte nás návrhem procedury. Děkuji opět za slovo, pane předsedající.

Tím vyčerpáme hlasování o pozměňovacích návrzích a budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Jenom pro pořádek. Ano, děkuji. Táži se, zda někdo má návrh jiné procedury hlasování. Není tomu tak, není vznesena námitka ani jiný návrh. V tom případě budeme postupovat tak, jak jste navrhl, pane zpravodaji. Prosím, máte slovo.

Zpravodaj doporučuje. Děkuji. Stanovisko pana navrhovatele? Negativní, děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu? Máme hlasování s pořadovým číslem 41, přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro návrh 35, proti 98. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, můžeme pokračovat.

Bylo to zde několikrát diskutováno, která stanoviska se zde mohou prezentovat v případě hlasování. Opakovaně bylo řečeno, že pouze stanoviska garančního výboru. Já se omlouvám, že jsem nebyl dostatečně informován.

Děkuji. Pan ministr jeho stanovisko? Ministerstvo ví proč a nedoporučuje. Negativní. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Nyní bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu uvedeném pod písmenem A.

Děkuji. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Prosím, můžeme pokračovat.

Garanční výbor doporučuje. Pan ministr? Děkuji. Pro pořádek říkám, že o nich budeme hlasovat jako o celku jedním hlasováním.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 44, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 119, proti 1. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat. Budeme pokračovat hlasováním o pozměňujícím návrhu pod písmenem C, což je usnesení výboru pro životní prostředí.

Přesně tak.

Jedná se historicky o pozměňující návrh pana poslance...

Stanovisko pana ministra, pana předkladatele?

Nedoporučující. Děkuji.

Je to hlasování s pořadovým číslem 45, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 36, proti 84. Tento návrh byl zamítnut.